Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Martin Kupka. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jde o důležitou novelu zákona, která míří ke zvýšení bezpečnosti provozu na českých silnicích.